Také v návrhu usnesení nebudu navrhovat změnu příjmů.

Ale zejména se těším na argumentaci vlády a Ministerstva financí vůči Evropské komisi, až bude zdůvodňovat svoji snahu o zavedení reverse charge.

Takový tady nebyl posledních 15 let.

Investiční výdaje vláda zvyšuje oproti letošnímu roku o 32 mld., což vypadá velmi lichotivě, ale jenom proto, že předcházející tři roky investovala ještě trestuhodněji méně. A tady se podívejme na dlouhodobé trendy.

To znamená, skoro o 24 mld. méně, než my jsme investovali v době krize.

A já se obracím na akademické funkcionáře v řadách hnutí ANO, protože někteří z nich byli tenkrát rektoři, a velmi kritizovali, do značné míry oprávněně, naši vládu, jak malou prioritou jsou výdaje na vědu a výzkum, když nedosahujeme ani toho jednoho procenta, máme 0,96, 0,97.

O dvě desetiny bodu méně, než jsme vydávali my v době krize.

Najednou žádná kritika nikde není. Čím to je?